Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krátká rekapitulace.

Dovolte, abych nyní trošku zrekapituloval nejdůležitější body této novely, protože se jednalo o to uvést do souladu evropský a národní právní rámec v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Nad rámec uvedeného obsahuje tento předložený návrh úpravy ve vybraných oblastech s cílem zjednodušit a maximálně zefektivnit aplikační praxi, a to například v oblasti zpracování energetických auditů nebo činnosti energetických specialistů, čili z tohoto úhlu pohledu to není konfliktní materiál, je to materiál, který víceméně upravuje evropskou transpozici a současně zjednodušuje práci.

Důvodem podání této žaloby bylo nedodržení deklarovaného harmonogramu přijetí novely zákona o hospodaření energií, které tedy řeší tento nesoulad. Časová prodleva vznikla především v důsledku dlouhého legislativního procesu způsobeného znovupředložením návrhu zákona.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu René Neděly a zpravodajské zprávě mé a po obecné a podrobné rozpravě 1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 413 ve znění schválených pozměňovacích návrhů ohledně jejichž přesného znění si dovolím odkázat na sněmovní tisk 413/2, který vám byl elektronicky doručen; 2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; 3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;